Děkuji, pane předsedo. Vaším prostřednictvím panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Já se za svoji historii nestydím. Já jsem žádný trestný čin nespáchal.

Někteří se ale historií poučit neumějí, a tak raději přestoupí do druhé, do třetí, také do páté politické strany! Žádné další faktické poznámky nemám, tak prosím pana poslance Chalupu, po něm pan poslanec Schwarz. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já teď zareaguji na to, co tady řekl pan Kalousek.

Ale přejdu k tomu, o čem tady dnes jednáme. V kontextu s tou včerejší diskusí, pro mě osobně velmi užitečnou, protože to, co jsem tady slyšel a viděl, ty reakce, tak ve věci OKD mi celá ambice našich koaličních partnerů v uvozovkách prohlasovat lex Babiš za každou cenu přijde o to víc hysterická jako hysterické výkřiky ve stylu dovolím si vypůjčit české přísloví zloděj křičí, chyťte zloděje!, s tím, že ten zloděj, o kterém si myslíme, že by mohl krást, je jenom teoreticky, že by se tak mohlo stát. Nejsem právník a nebudu se tedy k veřejnému zájmu vyjadřovat v právnických formulacích. Vyjádřím se jako občan a člen akce nespokojených občanů, možná na to někteří zapomněli, je to zkratka, jmenujeme se hnutí ANO 2011 a nejmenujeme se Agrofert. Jako občan si troufám tvrdit, že v prvořadém veřejném zájmu je, aby politici nakládali s veřejnými statky, s penězi daňového poplatníka tak, jako kdyby šlo o jejich vlastní.

Jak se v praxi skutečně provádí veřejný zájem, nikoliv jen teoreticky a pouze v úrovni jakýchsi obav, diskusi o OKD a zmizelých miliardách máme za sebou.

Obracím se tedy na kolegy na naše koaliční partnery. Obáváte se zneužití moci, se zvlhlýma očima litujete, včera jsem se díval na televizi, se zvlhlýma očima litujete toho, že ten zákon nebyl přijat dříve. A je to podivuhodná shoda okolností, když se tady roky o něčem mluví, jak jste sdělovali, aby volič viděl, že skutečně máte zájem věci řešit, ale vlastně se nic nevyřešilo, karavana jde dál, pohoda. Dokud nepřišlo hnutí ANO. V programovém prohlášení vlády nic o střetu zájmů není. A náhle je tu prozření, a necelý rok před parlamentními volbami, kdy průzkumy veřejného mínění jasně naznačují, kdo je věrohodnější méně a kdo více, je tu v podstatě tato nic neřešící, věcně formální, ale politicky zneužitelná legislativní ambice.

Proč se to neudělalo?

A co je pikantní, ošetření toho, jak proběhne reorganizace, byla uvedena v koaliční smlouvě, a protože účel světí prostředky, tak tato smlouva byla zcela bezprecedentně porušena a v podstatě náš koaliční partner se tváří, jako kdyby se nic nestalo. Ale to si povíme, až skončí vyšetřovací komise parlamentu svoji činnost. Vážení kolegové, není náhodou ve veřejném zájmu, aby politici byli věrohodní, aby nelhali viz pan bývalý hejtman Hašek , aby politické smlouvy, které ve svém důsledku se dotýkají života každého z nás, byly dodržovány? Vysmíváte se a ironizujete naši ambici řídit stát jako firmu. Je to právě o dodržování zásad veřejného zájmu. Pokud tedy je něco veřejným zájmem, pak je to především to, aby v této zemi vládli kompetentní, transparentní a rozumní politici. Politici odpovědní za své kroky, ručící za svá rozhodnutí minimálně svou politickou kariérou. Ve standardní firmě je nemyslitelné, aby se někdo dopustil těch věcí, kterých vy jste se dopustili právě v případě OKD, a nikdo nebyl potrestán. To prostě neexistuje. To je veřejný zájem. Všechno ostatní, o čem se tady hovoří, je pod tímto veřejným zájmem. Vlastnit média. Vlastnění médií. V době sociálních sítí, internetu, kybernetického prostoru se mi zdá to, co tady řešíme, směšné. Já už jsem to tady jednou říkal, zopakuji to.

Chcete mi to zakázat?

Že se toho vzdám? Mou povinností jako politika, a to si myslím, že v tomhle případě ničemu nebrání, je sdělovat občanům své politické ambice, to, co dělám jako politik atd. Takže média vlastně slouží k tomu, abychom občanům sdělovali, co tady děláme. Protože bohužel to, co tady předvádíme, v řadě případů těm občanům říká, že opravdu jsme tady na dvě věci. Pokud jde o majetek, náš předseda, ano, má majetek, přiznal to při vstupu do politiky, hlásí se ke střetu zájmů. Toto všechno bylo veřejně známo. Z tohoto majetku jsou v souladu s platnými zákony placeny daně, pan Babiš zaměstnává spoustu lidí, i za ně jsou placeny daně, sociální a zdravotní pojištění, což o řadě státních firem v minulosti nebylo možno vůbec říci. A hnutí ANO vlastní nějaký majetek? No nevlastní. Vlastní společnosti Cíl. A co o tom majetku vlastně víme? Já jsem se díval včera večer na internet, nějakou řadu informací jsem tam našel, ale myslím si, že to nejsou úplně aktuální informace, takže se omlouvám kolegům, pokud uvedu ne všechno úplně přesně. Nicméně je to váš problém, aby ty informace na internetu byly přesné. Myslím si a vrátím se k tomu Cíli za chvíli je skutečně velký rozdíl v tom, že soukromá osoba půjčuje transparentně část svých prostředků politické straně a politické strana to transparentně uvede ve svém účetnictví a tomu věřiteli peníze vrací, a je velký rozdíl mezi tím, když nějaká politická strana vlastní majetek, o kterém v podstatě víme jenom z účetní uzávěrky, a tento majetek, tato společnost možná zpětně dotuje činnost politiků, poslanců a možná i pana premiéra a možná i ministrů této vlády. Jakým způsobem tento zákon o střetu zájmů řeší to, že politická strana má majetek, který tímto způsobem může vynakládat v politickém souboji? Řeší to?